Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych nejprve rád vaším prostřednictvím reagoval na paní kolegyni Pastuchovou. Říkejme ty věci pravdivě, tedy v úplnosti. Ano, vy máte pravdu, že tato současná vláda nepřipravila a nepřinesla sem ono takzvané výchovné, které Ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda začaly teď od 1. ledna maminkám, to je ta pětistovka za vychované dítě, vyplácet.

Potom se tak stalo za mého předsednictví, potom za předsednictví Mariana Jurečky. Myslím, že minimálně čtyřikrát nebo pětkrát jsme to tady předkládali. Vždycky to vláda hnutí ANO a sociální demokracie ve spolupráci s dalšími zamítla. Až na konci volebního období těsně před volbami a tak trochu navzdory paní ministryni financí tehdejší jste podpořili tento návrh, nebo respektive se odhlasoval tento návrh. A my jsme za to rádi. Ano, vy máte pravdu v tom, že to není věc, kterou by prosadila tato vláda.

Pokud budeme u každého vystoupení v rámci faktických poznámek reagovat na to, co tady už opakovaně bylo vysvětleno, například to, proč včera předsedající postupoval tak, jak postupoval, tak se opravdu nedobereme nějakého rozumného konce dnešního jednání. Pojďme zkusit nereagovat opakovaně těmi samými argumenty na ty věci, které jsou tady přednášeny, a posuneme se k nějakému konci. A na závěr na základě dohody předsedů poslaneckých klubů i paní předsedkyně, vašeho poslaneckého klubu, hnutí ANO Já s dovolením dokončím ten procedurální návrh, paní místopředsedkyně, mohuli?

Ač pevně doufám, že se k tomu hlasování dostaneme dříve, než bude půlnoc. Děkuji, pane poslanče.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Přihlášen je pan poslanec Mašek k faktické poznámce, připraví se paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, kolegyně kolegové, nejprve... Kolegové, kolegyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid! Pokud máte nějaké rozhovory, přesuňte je prosím do předsálí.

Nicméně registrace byla špatná a napravujeme to teď díky lex Ukrajina 4 a pětkou a najednou si slibujeme, že budeme mít opravdu registraci.

A k té nelegální migraci.

Děkuji za dodržení času. A ještě jednou, ještě jednou opakuji, kolegové, kolegyně, prosím, přesuňte své rozhovory do předsálí. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Tak určitě je mít budeme, pane kolego.

Tak já se tím budu řídit. A další věc, k tomu vašemu výchovnému. Já jsem pouze upozornila pana kolegu, který tu v minulém volebním období nebyl, že výchovné, jak sdělil, neschválila tato vláda.

Nyní vystoupí v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Flek. Připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, pane ministře, já nebudu zdržovat. Já jenom krátce řeknu, že svým hlasováním podpořím vládu, a je to z toho důvodu, že si myslím, že skládat účty by měla až za čtyři roky, až bude prokazatelné cokoliv. Za mě si myslím, že hodnotit vládu za problémy, které nevytvořila, je pro mě nepřípustné. Takže svým hlasováním podpořím vládu České republiky, vládu Petra Fialy. Děkuji. Nyní je přihlášen pan poslanec Jiří Hájek, toho tu nevidím, a dalším přihlášeným je pan poslanec Exner, připraví se paní poslankyně Šafránková.